Zvýšení o tisíc korun je velmi správný krok, ale popravdě řečeno, dotkne se necelých 200 tisíc lidí, z nichž více než dvě třetiny jsou ženy, takže jejich důchody jsou i po zvýšení katastrofálně nízké, většinou pod 10 tisíc.

Dámy a pánové, na tohle má s bídou jedna třetina důchodců.

Problém nízkých důchodů neřeší ad hoc změny v momentech, kdy nějaká vláda potřebuje hlasy důchodců, a tak jim přihodí nějakou stovku navíc. Důchody potřebují systémovou změnu, ale ne hru na změnu, kterou předvádějí po léta prakticky všechny vládní strany včetně hnutí ANO. Stát musí zajistit důstojný život i těm nejchudším.

Navrhovanou novelu zákona samozřejmě podpoříme, ale vůbec ji nebereme jako nějaké řešení, ale naopak pouze jako záplatu do doby, než, věřím, urychleně připravíme skutečné systémové změny. Například ve vězení máme stovky neplatičů výživného, kteří nejsou ve skutečnosti ani otcové dětí, na které mají platit, nebo otcové okradení o děti, které často léta neuvidí. Toto je smutná statistika.

Musíme krom jiného podpořit rodinu, a to takovou, která vychovává pracovité, slušné a solidární občany, co se postarají o sebe a váží si také svých rodičů a také svojí země. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z důvodu časové naléhavosti, kdy vládní návrh zákona podle sněmovního tisku číslo 120 má nabýt účinnosti již 1. září tohoto roku, navrhuji podle § 91 odst. 2 jednacího řádu zkrátit lhůtu pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dnů. Děkuji. Váš návrh jsem si poznamenal. A nyní budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi nad rámec zpravodajské zprávy přednést krátce stanovisko poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Chtěl bych říci, že nový model zvyšování důchodů navrhuje vláda bez důvěry, přesto jsme připraveni se o tomto návrhu bavit a jsme připraveni ho propustit do druhého čtení.

Tento návrh je ale pouze dílčí korekcí stávajícího penzijního systému. Není v žádném případě žádnou reformou a změnou, která by řešila důchodový systém jako celek a jeho nejistou budoucnost. Musím říci, že za normálních okolností bych nečekal, že nová vláda během několika měsíců předstoupí před Sněmovnu s plánem reformy penzí, protože takovou reformu nelze připravit během pár týdnů a ani měsíců, jenže současná vláda v žádném případě není nová, v jejím čele stojí několikaletý ministr financí a někdejší místopředseda vlády ČR. A byla to i jeho vláda, která v minulém volebním období zrušila tehdy se rozbíhající penzijní reformu a která, to chci zdůraznit, za ni slíbila náhradu, která zatím nedorazila. Víte, vážené dámy a pánové, můžeme anebo můžete si myslet a mít tisíc a jednu připomínku k tomu, jak změny penzijního systému připravené někdejší vládou v roce 2012 vypadaly.

Stejně jako u jiných témat, domnívám se, zůstalo hnutí ANO pouze u slov a penzijní reformu zatím nezačalo ani připravovat. Kdybych to chtěl shrnout z pohledu Občanské demokratické strany, je správné, když se v době, kdy země ekonomicky prospívá, daří lépe i seniorům odkázaným na své důchody, ale je fatálně špatně, když vládu nezajímá, jak budou jednou žít jako penzisté dnešní mladí lidé. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Kaňkovský.

A i když se nás tady snažil jako obvykle pan místopředseda Okamura prostřednictvím pana předsedajícího zase někam zařazovat, tak mě to vůbec neuráží. Ale musím říct, že pokud se týká podpory seniorů, tak se s ním shodu, protože skutečně to by mělo být prioritou vlády a Sněmovny v jakémkoliv čase a v jakémkoliv složení, tím spíše, když se ekonomice daří.

Takže základní parametry už zde zazněly.

Navíc je třeba připomenout, že to byla právě KDUČSL, která společně s ČSSD bojovala v minulé vládě za rychlejší růst penzí, a bylo to právě současné vládní hnutí ANO, které v minulé vládě rychlejší růst penzí v několika případech blokovalo. Ano, v jedné chvíli po dvou neúspěšných jednáních vlády nakonec k navýšení penzí došlo a skvělý marketér, tehdejší ministr financí a dnešní premiér Andrej Babiš, pak emotivně vystoupil okamžitě po finálním jednání vlády, aby občanům ČR s velkou naléhavostí sdělil informaci, že on, Andrej Babiš, v roli ministra financí potřebné finanční prostředky na navýšení penzí našel.